Řeknu vám úplně přesně okamžik, kdy jsem nabyl přesvědčení, že musíme přenést signály o výsledcích vládní politiky na půdu Poslanecké sněmovny. Nebo spíš, kdy musíme přenést signály o výsledcích vládní nepolitiky na půdu Poslanecké sněmovny. Bylo to tehdy, když jsem slyšel reakci předsedy vlády Andreje Babiše na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018. Toto je, dámy a pánové, tato zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu. Má zhruba sto stran. A pan předseda vlády tuto podrobnou zprávu odbyl slovy, že on ji vlastně nečetl, ale i když ji nečetl, tak ví, že ta zpráva není v pořádku. Pak se snažil znevěrohodnit předsedu Nejvyššího kontrolního úřadu, že pochází z ČSSD. Tak mimochodem ČSSD je koaliční partner hnutí ANO ve vládě, podotýkám.

Tak tak se k této zprávě postavil Andrej Babiš. Suma sumárum, stará oblíbená finta.

A já vám řeknu, že je mi upřímně jedno, jestli Nejvyšší kontrolní úřad rozšířil výklad svých úkolů, nebo ne. Je mi úplně jedno, z jaké strany pochází předseda Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad je oficiální státní instituce, mají tam analytiky, mají tam pravomoci získat požadované údaje. A podstatné je v tomto případě, co tam píší. Co tam píší. A to předseda vlády, když jsem ho poslouchal, ani jedním slovem nezpochybnil. Zpochybnil politické zaměření předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu, rozsah pravomocí, ale nezpochybnil ani slovem to, co se píše ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu. Z toho usuzuji, že i předseda vlády ví, že je to pravda. A poslouchejte pozorně pár vět, co se píše v té zprávě: Že v klíčových oblastech přešlapujeme na místě. Že namísto reforem zakládáme problémy do budoucna. Že projídáme ekonomický růst. Že sestavujeme deficitní rozpočty v období hospodářského růstu a máme nízkou kvalitu rozpočtového procesu při sestavování státního rozpočtu. Že máme výrazný růst běžných výdajů státu a související riziko neudržitelnosti veřejných financí v budoucnu. Že nedostatečně snižujeme administrativní zátěže a nezjednodušujeme daně poplatníkům.

Že podporujeme velké potravinářské firmy na úkor malých a středních zemědělských podniků. Tak tato věta nepochybně pana předsedu vlády osobně rozčilila, a to jsme, dámy a pánové, teprve na straně 14 této více než stostránkové zprávy. A už na následující straně 15 si mohl pan předseda vlády přečíst to, že si Nejvyššího kontrolní úřad dovolil korigovat řeči, fráze, grafy, fantazie pana předsedy vlády v poměrně citlivé oblasti, když o úspěších vlády při budování dálnice tam na té straně 15 píše: V oblasti dopravní infrastruktury se síť dálnic v roce 2018 rozšířila jen o necelé čtyři kilometry. Dámy a pánové, toto jsou všechno fakta obsažená ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu. Vážená Sněmovno, rozumní lidé vědí, že mnohem podstatnější než momentální stav je trend. A předseda vlády tady napadá zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za to, že řeší, co nemá. V pořádku. To ať si s Nejvyšším kontrolním úřadem vyřídí on. Pro mě je naopak podstatné, že ta zpráva obsahuje popis trendu, směru, kterým jde Česká republika. Popisuje ho věrně, a že ten trend není dobrý. Ten trend je takový, že přešlapujeme na místě. Ten trend je takový, že neslyšíme zvonit na poplach.

Ale mně se naopak zdá, a nejenom že se mně to zdá, ono se o tom píše i v té zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, že se vlastně s ničím pořádným ani nezačalo. Já myslím, že v tomto sále všichni dokážeme dobře rozlišit, co je kampaň, co je účelovka a co je téma rozhovoru a jaká jsou autentická svědectví zevnitř úřadů, ministerstev, institucí, kde vám řeknou, co se opravdu děje.

Abych to na něčem dokumentoval, tak vám tady odcituji svědectví člověka, který vidí do střev vlády, který teď nedělá kampaně po republice, který nemá své mágy na sociálních sítích, který byl na Ministerstvu financí ministrem mimochodem za hnutí ANO a který je dnes náměstkem na Ministerstvu průmyslu a obchodu. A ten zcela nenápadně před dvěma týdny v České televizi v debatě o rozpočtových problémech, a zda je reálné, že vláda udrží aspoň 40miliardový deficit, tak tento člověk řekl toto cituji: